Poprosím pana poslance Josefa Kotta, aby přednesl svou interpelaci. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Máme tady vyšetřovací komisi na Bečvu.

Takže policie vyšetřuje a tady vzniká komise.

Oni jsou víc než státní zástupce nebo policie? Takže co se tady děje už téměř rok?

Poprosím pana premiéra o dokončení jeho myšlenky. Takže já bych to rád dokončil.

Pokus vedl profesor Hruška z Ústavu výzkumu globální změny.

Neuvěřitelná manipulace!